To, čeho se dopustila česká vláda, bohužel neohrožuje jenom všechny občany České republiky v zahraničí. Protože to, co česká vláda udělala, zásadním způsobem narušilo důvěru mezi spojenci. Kdyby alespoň, pane premiére, ministři vaší vlády byli zdrženliví. Ale přiznám se, že když jsem slyšel vystoupení pana ministra spravedlnosti, ve kterém zdůvodňoval, proč nevydal pana Fajáda, tak se mi dělalo mdlo. Kdyby on řekl: Nevydal jsem pana Fajáda na základě zákonných pravomocí České republiky, tečka tak bych to pochopil.

Já bych rád zdůraznil, že pan Fajád je ve Spojených stádech obžalován z terorismu. Z přípravy atentátu. A český ministr spravedlnosti zvážil skutek a řekl, že svým nejbližším spojencům tohohle teroristu nevydá! Co jste, pane premiére, udělali? Vy jste neudělali nic jiného, než že jste narušili elementární důvěru mezi spojenci. A my, kteří jsme se aspoň zdánlivě přiblížili bezpečnostní situaci v České republice, dobře víme, že bezpečnost České republiky stojí a padá se spojeneckými závazky.

A každý z nás si umí představit, jak po tomto výroku pana ministra spravedlnosti budou naši spojenci ochotni nám rychle dávat včasné a přesné zpravodajské informace. Protože pan ministr Pelikán se seznámil se skutkem, že ten člověk je ve Spojených státech obžalován z terorismu, z přípravy atentátu členů americké administrativy, z obchodu se zbraněmi, které chtěl dodávat nelegálním teroristickým strukturám.

Jakou si myslíte, že to bude mít odpověď?

Vážně si to myslíte? Co udělají naši spojenci?

Protože nemohou riskovat, že když se na nás obrátí, ať tady zadržíme teroristu, že ho sice zadržíme, ale pak ho nevydáme! Tohle vy jste všechno udělali. A tím důsledkem bohužel není nic jiného než zhoršení bezpečnostní situace každého občana v České republice.

Zcela oprávněně! Protože vy jste vystavili občany České republiky v zahraničí riziku lovu. A vy jste snížili bezpečnost občanů České republiky na území České republiky, protože jste svým skandálním chováním vůči spojencům omezili zpravodajské informace, které jsou alfou a omegou naší bezpečnosti. Toho jste se dopustili! Ničeho menšího. Jestli stát má nějakou povinnost, tak věřte, že to není větší nebo menší míra přerozdělování, zajištění důchodů, sociálních dávek.

To ty lidi přece vůbec nezajímá.

My vám říkáme, pro nás je důležitá bezpečnost občanů České republiky, kterou vy jste bezprecedentně ohrozili! A jestliže jste se dopustili té zpupnosti, té arogance, té naprosto nepochopitelné ignorace, že jste se o tom odmítli bavit na této schůzi, pak nám nezbývá nic jiného, než že poslanci TOP 09 ještě dnes dají na stůl žádost o svolání mimořádné schůze se svými 26 podpisy. A pevně doufáme, že těch dalších alespoň 14 odpovědných se najde. Nejenom Poslanecké sněmovně, ale celé veřejnosti. A budete se divit: my vás ani nechceme moc dusit na to, jak se to mohlo stát. Je to neskutečný průšvih a nemělo se to stát. Ale to věříme, že se dokážete svými vlastními institucemi k tomu dobrat. Ale to, co nás zajímá především, není, jak se to mohlo stát a komu za to bude uříznuta hlava. Ona jedna zelená hlava bude nahrazena druhou zelenou hlavou a nic moc se nezmění. Ale my od vás chceme slyšet, pane premiére, co uděláte pro to, abyste minimalizoval škody, kterých jste se dopustili jako vláda na bezpečnosti občanů České republiky. Protože těch jste se dopustili! To se stalo! Každý z nás se ode dneška logicky musí cítit méně v bezpečí.

Ale můžete to minimalizovat. A my od vás chceme slyšet, jak to budete minimalizovat. A jestli to neuslyšíme na této řádné schůzi, což pokládám za neskutečnou aroganci poslanců vládní koalice, tak to prostě budeme muset slyšet na schůzi mimořádné. Děkuji za pozornost.